Jakmile toto necháme projít mechanismem, který bude zakotven v normě, která bude dána nařízením vlády, tak jakákoliv inovace, která v budoucnu bude na vysokých školách probíhat, bude přirozeně narážet na to, že v okamžiku, kdy se někdo pokusí inovovat, tak se dozví: No ale v nařízení vlády je napsáno, že studijní programy mají vypadat jinak. Tohle se výrazným způsobem týká třeba požadavku, jak si představujeme, že mají být vzděláváni učitelé na učitelských oborech, ale jsou to nejen tyto příklady, jsou to i příklady oborů, které se přirozeným způsobem vyvíjejí a mění se tam některá paradigmata práce. Návrh, tak jak je dnes koncipován svou neprůhledností a tím politickým rozhodováním, je opakem toho, jak by to mělo vypadat.

Současný návrh je opak tohoto, spíš přináší strnulost.

Pane kolego, já dělám, co můžu i bez použití mikrofonu, abych snížil hladinu hluku ve sněmovně, ale moc se mi to nedaří. Tak znovu prosím kolegy, aby se ztišili a věnovali pozornost argumentaci pana poslance Zlatušky.

Tady celý ten systém předpokládá, že jsou to vlastně izolované požadavky jednotlivých skupin, které mohou stát vedle sebe. Odtud také debata o příslušných poplatcích a úpravě toho, že vlastně mezioborové studium se musí obcházet více studii. Další věc, kterou vidím jako značně problematickou, je, že bez větší odborné debaty o přínosech a možných problémech boloňského modelu se do ustanovení o akreditacích dostává větší tolerance k převádění děleného studia na dlouhé magisterské studium. Jestli tohle je pravda, nebo není, to se uvidí až v případě vypracování těch příslušných podzákonných norem.

Domnívám se, že by tam měl být požadavek, řekněme, pětileté karantény od působení v politické straně nebo ve státní správě pro lidi, kteří budou působit v akreditační agentuře.

Z dalšího bodu, který považuji za hodně problematický, je autonomie fakult.

Přičemž pluralita působení uvnitř vysokých škol je velice podstatná k tomu, aby se vysoké školy byly schopny vyvíjet jako životaschopné instituce.

Když si přečtete důvodovou zprávu, důvodová zpráva s touto změnou vnitřní struktury vysokých škol vůbec neoperuje. Kolegyně, kolegové, já už opravdu nevím, co mám dělat. To nemohu, pane poslanče. Vaše řešení, které navrhujete, je nemožné.